Já se přiznám, že se kolegů poslanců z hnutí ANO začínám trošičku osobně bát, protože zatímco pan předseda Faltýnek mě tady minulý týden při projednávání balíčku nazval mladým chlapcem, tak pro kolegu Juříčka už jsem Honzíkem. Já se přiznávám, že začínám být jako mezi kolegy z hnutí ANO nesvůj.

Ale vážně.

Na sociální síti, paní ministryně, vy mluvíte o přijatelném podnikatelském prostředí, o nízkých a jednoduchých daních. Když máte možnost pro ně hlasovat, tak hlasujete proti. Tak to bylo v minulosti, tak to bude asi i tentokrát, žádné překvapení. Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já bych chtěl jenom vzkázat občanům, že den Sněmovny stojí 5 milionů i v den, kdy Sněmovna vůbec nezasedá, dokonce i když jsou prázdniny, protože to jsou peníze, které dostávají poslanci a zaměstnanci Sněmovny na platech a tam vůbec nezávisí na tom, jestli Sněmovna zasedá, nebo nezasedá. Tak prosím nepoužívejme tento argument. A pokud si myslíte, že toto je ztráta času, tak prosím navrhněte nebo přistupte na nějaký rozumný kompromis v otázce zdanění pojišťoven a všichni si to budeme moct ušetřit.

Tak prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych se chtěl zeptat poslanců napravo, jak to vlastně myslí s technickými rezervami. To znamená, že některé podnikatelské subjekty jsou na to lépe, nebo jsou nějak výše postaveni? Já jsem si vždycky říkal, a celou řadu let jsem volil strany jako ODS nebo TOP 09 a žil jsem v přesvědčení, že chtějí narovnat vztahy mezi podnikateli. OnY potřebují ty technické rezervy, aby je nemusely danit. Vy vlastně na to nemáte nárok.

Za mě by mělo být jednotné podnikatelské prostředí, pro všechny stejné. To znamená, že tak jako to platí pro mě, malého živnostníka, mělo by to platit pro velkou, třeba i nadnárodní pojišťovnu. Přečtu pořadí faktických poznámek: potom je pan poslanec Juříček, Kalousek, Votava. Já si dovolím tři drobné poznámky. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl pana poslance Bláhu ujistit, že jsem vždycky tady hlasoval a hlasovat budu pro snížení daní bez ohledu na to, o jakého podnikatele se jedná. Pak bych si dovolil poznámku stran těch oslovení.

Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Juříček a připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Tak prosím, máte slovo. Já už jenom na odlehčení.

Ale k podstatě věci. A jestliže ta míra spravedlnosti přes předcházející desítky let byla prolobbovaná ve Sněmovně do takovéhle formy, tak tohleto je jenom pokus o jakési částečné napravení vůči ostatním podnikatelům, protože ostatní podnikatelé musíme ty rezervy samozřejmě, když je nedokážeme vyčerpat, rozpustit v následujících dvou letech, což samozřejmě z hlediska životního pojištění je přece jenom něco jiného. Ale přesto se dá softwarově vykalkulovat, kolik je toho nezbytně nutné. Takže proto jsem tady udělal ta čísla a myslím si, že mluví za všechno. Nyní vystoupí pan poslanec Miroslav Kalousek a připraví se pan poslanec Václav Votava, zatím poslední přihlášky do faktické. Prosím. Děkuji za slovo.

Ono to není až tak pravda, nebo je to pravda jenom z jedné třetiny, protože to zastropování se nikdy netýkalo životního pojištění.

Ten vládní návrh je bezprecedentní. Nikdy tady nebylo zastropováno životní pojištění. A myslím, že máte na stole slušný kompromisní návrh, který podpořil i rozpočtový výbor, návrh paní poslankyně Kovářové, který respektuje zastropování neživotního pojištění, ale nechce znehodnotit těch 5,5 milionu pojistek lidí, kteří uvěřili právnímu prostředí v ČR. Tak prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Tak jistě má pravdu, že se stávalo, že prodávající nezaplatil daň, to pravda je.

To je jedna věc. Druhá věc k panu kolegovi Adamcovi vaším prostřednictvím.